Tak pojďme si říct, co je opravdu důležité. A pokud je to důležité pro dopravní infrastrukturu a chceme jí pomoct, tak jí pomozme. Není to tak, že by dneska ŘSD nebo SŽDC nebo Ředitelství vodních cest prostě neměly dostatek ochoty pracovat, neměly dostatek peněz.

Problém opravdu je v těch stovkách napadání a v tom, že pokud nemáte ten poslední metr čtvereční pozemku ve vlastnictví, tak prostě nemůže být vydáno stavební povolení. Takže pokud je tady ochota, my budeme určitě Sněmovnu informovat o našich krocích. Já jsem připraven Sněmovnu informovat tak, jak budeme informovat vládu. Na druhé straně pokud chceme opravdu něco zásadního udělat, a tady beru tu výzvu prostřednictvím pana předsedajícího na pana Bendla, tak udělejme lex okruh Prahy a řekněme, že tam prosadíme veřejný zájem. Já bych to velmi přivítal. A myslím si, že je potřeba, abychom hledali cesty, jak to udělat. Já jenom tady připomenu jednu věc, která tady zazněla. Je to pravda. Na druhé straně byl za chvíli Ústavním soudem zrušen, protože Ústavní soud měl nález, že zákonem se veřejný zájem nedá určit. Tak i v tomhle tom si musíme odpovědět, jak to bude fungovat. Jsem připraven i informovat Sněmovnu o krocích, které se dějí. Ale neberte to tak, jako že jeden geniální krok nebo jeden geniální zákon jednoho ministra všechno vyřeší. To je komplexní záležitost, která se tady komplexně dlouhou dobu neřešila. Je potřeba ji vyřešit, protože bez toho efektivně stavět nebudeme. Já děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Není zájem. Přistoupíme k podrobné rozpravě, do které se jako první přihlásil s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Tak s přednostním právem v této chvíli, ne s faktickou připomínkou.

Ne naše.

Mně to hlava fakt nebere. ŘSD bylo proti zvolenému postupu. Zeptejte se lidí na závodě Ostrava. Vy jako osvícený vládce Ministerstva dopravy nebo vaši lidé to rozhodli. Opravdu a nemám žádný problém s tím přijít a tady to na mikrofon říci.

No to může i tak. Ani jedna ta varianta tomu nezabrání.

No tak uvidíme, jestli se to povede. A já si přeji, aby se to povedlo.

On citoval vaši tiskovou zprávu, kolik vy zahájíte kilometrů v příštím roce.

Zahájili.

A ti úředníci, kteří o tom rozhodovali, ta zadní vrátka využili a ta stavba bohužel nejede. A kdo tam tu situaci zná, je to vlastně hlavní tah na Slovensko, tak ví, jak je to problematické. Každý den zpoždění je problematický.

To tak je a to nemá cenu kritizovat. To je realita.

Prosím, pane poslanče.

To je naprosto zásadní pochybení.

Je to i rychlost výstavby, je to i doba, která omezuje a způsobuje nehodovost na těch úsecích.

Takže je to o řízení a schopnosti řídit. S právem pan zpravodaj František Laudát.